Ti, kteří měli tu naději, že to zvládli a už se těšili, že budou tento nebo příští týden očkováni, najednou jim tu naději bereme.

Jinak bojujeme a zvyšujeme nevraživost, souboj. Teď k těm číslům Ministerstva financí. A pojďme i vládu pochválit.

Určitě zafungoval kompenzační bonus.

A jak říkal pan předseda Jurečka, neslyšel jsem, že by někdo takhle plísnil ty úředníky, že byl úplně špatně. Finanční správa to zvládla, nebylo to jednoduché, vyplácelo se opravdu rychle a promptně.

Ale program fungoval.

Tento program skončil, toto odpuštění. A to už je problém. Uvidíme, jak se postavíme k návrhu našich kolegů z horní komory. Neprošel napoprvé, tak doufejme, že projde napodruhé. Takže podruhé jsem pochválil vládu.

Zapomněl jsem říct to číslo, když jsem chválil vládu, kompenzační bonus byl 20 miliard. Pochvala.

Sto milionů.

Program Technologické agentury Trend, 3 miliony. Program Technologické agentury ÉTA, 23 milionů. Ministr kultury během mého krátkého vystoupení už odešel, tak se podívejme, jak dopadly programy v kultuře.

Tři sta milionů? Program BUS 900 milionů. Pamatujete si, jak se chválila paní ministryně pro místní rozvoj? Sto milionů. A takhle bych mohl pokračovat. Jinými slovy, tyto programy v zásadě nefungují, jsou byrokraticky náročné, pomáhají pouze vybrané skupině, logicky se na některou skupinu zapomene. A když to sečtete, tak ta pomoc není ani nějak finančně významná. Proti tomu náš návrh jednoduchý, na nikoho nezapomíná.

To je ten princip.

Už jsme schopni dostat konkrétní data a můžeme to upravit.

A ne takhle hodit do koše! Já bych to ještě pochopil, kdyby vedle byl lepší, komplexnější, legislativně správnější návrh vlády. Máme takový návrh? Nemáme! Zato slyšíme nový a nový program.

Četli jste, jaká je to podpora?

No to je skvělá pomoc! Co to je za pomoc? Proto je ten náš návrh zákona mnohem lepší, protože je univerzální a platí pro všechny.

Možná se ukáže, že je třeba něco změnit zásadně, nebo ne.

Vládní návrh zákona, komplexní pozměňovací návrh menšího koaličního partnera a proti tomu komplexní pozměňovací návrh většího koaličního partnera.

Já vás překvapím.